Emisní povolenky. Pan premiér to nevyslovil.

A teď konečně na cestě v Polsku pan premiér vyslovil to slovo emisní povolenky.

Takže emisní povolenky konečně. A není to jednoduché.

A mělo by to být transparentní, měla by vláda říct, kam to přesně všechno teče.

Tak tam nevím, co tedy udělali, o tom jsme už mluvili.

Ale to je fanatik.

Ale časy se jednoduše mění.

Všichni si uvědomujeme svůj díl odpovědnosti za klimatickou změnu. Víme, že se globální teplota stále zvyšuje a není možné se tvářit, že se nic neděje.

Ale musíme si taky uvědomit, abychom pod záminkou boje s klimatickou změnou nezničili náš způsob života a naši ekonomiku.

Někteří sice věděli, že dosažení tohoto cíle bude velmi složité, ale na druhou stranu jak jinak postupovat v boji s klimatickou změnou než společně?

No protože se vědělo, že Komise tak jako tak předloží legislativu, která bude mít za cíl snížení emisí, a tato legislativa se v Radě hlasuje většinově, bohužel. Lokační menšinu ztratily státy, pro jejichž ekonomiky byly cíle Komise příliš ambiciózní, velmi záhy. Jakákoli blokační menšina je téměř nemožná bez Německa nebo Francie nebo alespoň Itálie či Španělska.

Takže i Poláci pochopili, že jejich právo veta na Evropské radě je v tomto případě v podstatě bezvýznamným politickým gestem, a začali přemýšlet, jak toto naopak využít.

Pokaždé jsem byl realistický a pokaždé jsem do závěrů Evropské rady prosadil potvrzení naší reality, a sice to, že pro některé státy bude úsilí, které vynaloží na dosažení společných cílů, nesrovnatelně vyšší a na to se musí brát ohled, a také nutnost zvýšení energie z jádra v energetickém mixu, použití plynu tehdy ještě po přechodné období po uzavření uhelných elektráren či zohlednění faktů, že značnou část českých lesů sežral kůrovec. Konečně jsem se také zaměřil na to, že transformace naší ekonomiky a dosud převážně fosilní energetiky bude neuvěřitelně drahá, a dbal jsem na to, aby byly k tomu účelu zřízeny podpůrné finanční nástroje, jako např. Fond spravedlivé tranzice, a posílen Modernizační fond, který pomáhá chudším státům s vysokou energetickou intenzitou.